Děkuji. Faktická poznámka pan předseda Michálek. Děkuji za slovo.

Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Výborný.

Já se obávám, že to skutečně není pravda.

Skutečně si myslíme, že to je argument pro větší srozumitelnost?

Myslím si, že to je velmi důležité a každý, kdo zodpovědně konáme práci poslance ve svém regionu, komunikujeme s voliči, s dalšími významnými organizacemi, podniky, osobnostmi a tak dále toho regionu, to jistě potvrdíme. Děkuji.

Například my tady ve Sněmovně všichni jsme příznivci a přátelé Státu Izrael. Já tomu rozumím, volební systém tam není úplně dokonalý, ale tam je například jeden obvod.

Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Babka. Děkuji za slovo.

Tohle je prostě normálně dohoda dvou solidních partnerů. Pan poslanec Grospič, faktická poznámka. Děkuji, pane předsedo.

Ústavní soud se vůbec nedotkl volebních krajů, jejich velikosti a sám o sobě neuvedl, že jsou neústavní. Čili pokud se tady o tom bavíme, pokud se bavíme o jednom volebním obvodu, tak se můžeme naopak dopustit oné neústavnosti, protože zásadně vstoupíme do volebního zákona mimo rámec rozhodnutí a nálezu Ústavního soudu. Děkuji. Tak naposledy.

No, žádné soukromé billboardy ani žádné soukromé vizitky ani žádné soukromé plakáty neexistují, pane kolego. Jenom abyste se nedostal do nějakých problémů, prostřednictvím pana předsedy. Všecko se počítá do volebního limitu do kampaně.

Končím obecnou rozpravu. Pan ministr nemá zájem, pan zpravodaj také ne. Nepadl návrh na vrácení ani zamítnutí.

Nikoho nevidím.

Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 3, přihlášeno je 106 poslanců, pro 102, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Nikoho nevidím. V obecné rozpravě zazněl návrh na zkrácení lhůty na 15 dnů, navrhuje pan zpravodaj. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Končím prvé čtení tohoto zákona, končím tento bod a současně jsme vyčerpali pořad 90. schůze, kterou tímto také končím. Deset minut?